Jaký bude důsledek?

Za další. Náhrada nákladů zastoupení je podle ustálené praxe, a doufám, že ji snad nebude chtít nikdo změnit, vedena dvěma zásadami. Za prvé zásada úspěchu ve věci a za druhé zásada procesního zavinění. Toliko tedy pro kolegy.

K tomu nepotřebujeme žádný další zákon. To zmocnění v zákoně pro činnost ministerstva je.

Tím je návrh hlasovatelný a registruji ho.

Nijak tím nechci ovlivňovat ochotu se hlásit do diskuse, ale je to informace, kterou byste měli vědět.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, tady přijímáme některé zákony, které mají dlouhodobý dopad nejen proto, že je ovlivňuje délka legislativního procesu, ale proto, že se týkají ekonomiky a jejich pozitivní dopad na naše voliče, ať už nás volili za jakoukoli stranu, bude nějakou dobu trvat. Na druhou stranu normální lidi trápí věci jako exekutoři, drobná kriminalita, věci, které se týkají sociálního bydlení. A my tady, protože jsou předkládány zákony, které jsou nepříliš dokonalé, zametáme jeden zákon za druhým. Podle mého názoru je to špatně. Chápu, že 30 dní na opravu tak závažného zákona, který je tady předkládán, může být málo, ale kvůli tomu jsme sem přišli a nemůžeme se před našimi voliči vymlouvat na to, že máme nedostatek času. A tohle lidi opravdu trápí. Takže já určitě budu hlasovat proti zamítnutí tohoto zákona.

Koukám, že moje oznámení na vás žádný vliv nemělo.

Bavíme se o nezaplacených pokutách, o nezaplaceném nájemném, o nezaplacených poplatcích.

Pokud jediná hrozba bude to, že pak po soudní při zaplatím tu jistinu, kterou jsem měl zaplatit před dvěma, třemi, čtyřmi, pěti lety, jaký to bude mít vliv na to, že mnozí z těch, kteří opravdu mají potíže, přesto svou povinnost splní?

Važme, koho vlastně podporujeme. Musíme vymáhat právo a dluhy se mají platit.

Další faktická, pan poslanec Tejc, po něm pan poslanec Urban.

Chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího Hamáčka uklidnit pana poslance Stanjuru, že rozhodně nedojde k tomu, že by lidé, kteří budou platit včas, byli znevýhodněni proti těm, kteří nebudou platit. To by bylo určitě špatně, kdyby to tak dopadlo. My říkáme, že každý, kdo nezaplatí dluh včas, má zaplatit náklady tomu, který je věřitelem, to znamená, bude penalizován.

A je to také sankce, navýšení té konkrétní částky. Chtěl bych také říct, že máme určitý náskok. Na jednání ústavněprávního výboru jsme už o této věci, jak jsem již avizoval, jednali. Rozhodně si ale myslím, že to legislativně i s pomocí Ministerstva spravedlnosti, která v této věci určitě bude, jsem přesvědčen, zvládneme. Děkuji, pane předsedo. Nejsem právník, ale sleduji tu debatu tady poměrně pozorně a musím říct, že se v tom makání hnutí ANO nějak nevyznám. Vystoupila paní kolegyně Pastuchová a říkala: Vystupuji za hnutí ANO. My ten návrh plně podporujeme, protože bojujeme za voliče a prosazujeme, aby tam byl delší čas na projednávání 60 dnů. Paní ministryně říká: Nesouhlasím s tím, aby bylo prodlouženo o 60 dnů, tak raději navrhuji zamítnutí. Pak vystoupí pan předseda hospodářského výboru a říká: My makáme, takže nepodporujeme zamítnutí ani prodloužení o 60 dnů. My to chceme projednat hned. Bylo by možná dobré, přátelé, abyste se na tom makání nějak domluvili, abychom se v tom vyznali a mohli s vámi případně jako koaliční partner hlasovat.

Zákon již dnes obsahuje zmocnění k tomu, aby ministerstvo vyhláškou tyto věci upravilo.